Děkuji, pane poslanče. A dále je přihlášena paní poslankyně Černochová z ODS. Připraví se pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Jeroným Tejc. Děkuji. Kdyby někomu chyběla, je na řečništi. Dámy a pánové, krásné odpoledne. Mě mrzí, před chvilinkou jsem tady viděla pana ministra vnitra Chovance, který teď odskočil, ale pokud mě slyší v předsálí, tak věřím, že se vrátí a bude odpovídat na moje otázky. Byť jsem některé otázky kladla ve výboru pro bezpečnost, tak ne na všechny jsem tam dostala odpověď, a proto bych chtěla poprosit pana ministra vnitra, aby na mé otázky odpověděl dnes v rámci druhého čtení státního rozpočtu.

Chtěla bych se pana ministra vnitra, případně pana ministra financí zeptat, proč nedošlo ze strany Ministerstva financí k dorovnání rozpočtu i o tyto náklady, když se jedná o jednu z vládních priorit.

Jaké jsou předpokládané reálné výdaje na sociální dávky za rok 2014 a čím přesně je způsobeno krácení v příštím roce? Děkuji vám.

A jestli si vzpomínáte, tak zrovna v loňském roce jsem přesně na tuto věc poukazovala, že tam není dořešená. Ale chtěla bych poprosit, aby mi toto potvrdil pan ministr vnitra...

Děkuji panu ministrovi, že vyslechl moji prosbu a přišel do sálu. Chtěla bych se zeptat, a myslím si, že tohle to by mělo trápit nás všechny poměrně hodně, proč se tak výrazným způsobem krátí výdaje na oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Skutečně si myslím, že v oblasti výzkumu, vývoje a inovací bychom šetřit neměli, protože to v budoucnu přinese nějaké další úspory někde jinde, a měli bychom do těchto projektů rozhodně investovat více finančních prostředků. Střednědobé výdaje předpokládají v roce 2016 opětovné snížení rozpočtu Ministerstva vnitra o zhruba půl miliardy korun. Chtěla bych se pana ministra vnitra zeptat, jakým způsobem chce Ministerstvo vnitra financovat platy v úrovni, která bude nastavena rozpočtem na rok 2015. Bude pravděpodobně podle těch čísel nutné hledat úspory v jiných rozpočtových oblastech. Zajímalo by mne, ve kterých, na úkor kterých jiných ministrů se budou krátit tyto finanční prostředky tak, aby bylo možné dorovnat rozpočet Ministerstva vnitra a dofinancovat platy. Můj poslední dotaz směřuje na pana premiéra, kdy bych se chtěla zeptat pravděpodobně pana premiéra, případně pana ministra Dienstbiera. Když se v souvislosti se zákonem o státní službě zde hovořilo o vzniku generálního ředitelství, které by bylo pod Úřadem vlády, tak pan ministr Dienstbier plánoval vznik tohoto úřadu a přesuny různých tabulkových míst pod Úřad vlády. Mluvilo se i o vzniku nových míst. Dneska aplikace toho zákona je v gesci Ministerstva vnitra, kde naopak se z toho kapitolního sešitu dočtete, že tady dochází k úbytku civilních zaměstnanců.

Děkuji za odpovědi. Já vám děkuji, paní poslankyně. Takže pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Je škoda, že nějaký ekonom, který by stál mimo jakékoliv politické souboje, neudělá skutečně široký a nezávislý audit, protože pak by z toho jednoznačně muselo vypadnout, a takhle je to podmíněno tím, že vy jste opozice, samozřejmě budete kritizovat za každou cenu, by musel nutně dojít k závěru, že tohle je klasická ukázka projídacího rozpočtu, rozpočtu dotované ekonomiky, nesmyslných dotací, které přinesou ekonomický profit příjemcům, vyřeší možná půjčky, úvěry některých firem, ale věřte, že pro naše nástupce to bude znamenat velký deklas.